Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Garanční výbor tímto návrhem zákona se nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení. Táži se navrhovatele, pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, pane ministře, máte slovo.

Takže to jsou ty hlavní podstatné změny. Děkuji vám, pane ministře.

Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem někdy kritická k panu ministrovi, tady musím poděkovat za tento návrh, protože jak všichni víme, Lékařská posudková služba se potýká s velkým nedostatkem lékařů.

Musíme myslet na to, že posudky se zrychlí, budou vyřízeny rychleji. A další pozitivum, které v tom vidím, je to, že zdravotní sestry, které budou splňovat vzdělání na tuto kvalifikaci, mohou, když nebudou moct třeba pracovat ve svém původním zaměstnání, vykonávat i tuto práci. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásí? Prosím, pane zpravodaji. Milé kolegyně, kolegové, jenom krátce ještě doplním a jsem rád, že tady o tom promluvila paní kolegyně Pastuchová. Skutečně se v době projednávání tohoto návrhu zákona, které tady ve Sněmovně probíhalo poměrně konsenzuálně, objevily některé pochybnosti v mediálním prostoru, ale i na sociálních sítích. Týkalo se to některých pacientských organizací, které už dopředu vyjadřovaly určité pochybnosti, že pokud dáme některé kompetence nelékařským, nicméně zdravotnickým profesím a jak už tady zaznělo, vesměs se bude jednat o nelékaře, ale zdravotníky s vysokoškolským vzděláním, kromě zdravotních sester jsou tam ještě i některé další profese tak že utrpí kvalita těch posudků. Já bych chtěl tady ty obavy jednoznačně rozptýlit. Jednak dneska i v klinické medicíně čím dál více dáváme kompetence nelékařům, a není to dáno jenom tím, že máme lékařů v některých oborech nedostatek, ale je to dáno právě i změnou vzdělávání zdravotních sester a dalších nelékařských profesí, kdy dneska skutečně většina z nich má vysokoškolské vzdělání, a rozšiřují si kompetence. Ač nám lékařům to vždycky nebylo milé, postupně se snažíme i v klinické praxi větší kompetence nelékařům, ale vysokoškolsky vzdělaným zdravotníkům dávat, a myslím si, že není namístě toto neuskutečnit i v rámci Lékařské posudkové služby, tím spíše, že vnímáme dlouhodobě, mnoho let, kritický nedostatek lékařů posudkové služby. A abych ty obavy rozptýlil ještě o něco více, je potřeba si říci, že už je v tuto chvíli jasné, že zdravotníci nelékaři se nebudou věnovat celé škále těch posudků. Primárně se počítá s tím, že se budou věnovat té trochu jednodušší agendě, jako jsou třeba průkazy osob se zdravotním postižením, některé typy příspěvku na péči a podobně. Naopak ty nejkomplikovanější agendy, což jsou zejména posuzování invalidity, zůstanou nadále v kompetenci lékařů posudkové služby.

Pokud se podíváme na statistiky, máme obrovské množství lékařů, kteří tam pracují, nad sedmdesát let. A přestože se velmi snaží, tak nám budou samozřejmě ze systému odcházet. Mluvila o tom tady paní místopředsedkyně Sněmovny Richterová při druhém čtení. Těch změn, které potřebujeme udělat nejenom v systému lékařské posudkové služby, ale v celkovém systému posuzování osob se zdravotním handicapem, je potřeba udělat celou řadu a musíme s tím začít už při projednávání velké novely zákona o sociálních službách, kde bychom se měli zamyslet nad příspěvkem na péči, nad jeho celkovou konstrukcí a s tím i souvisejícím posuzováním osob se zdravotním handicapem. Těch kroků je potřeba udělat i ve vzdělávání. Máme problém v postgraduálním vzdělávání klinických lékařů, kteří mnohdy nevědí, co od nich česká správa, respektive tedy její lékařská posudková služba, k jednotlivým agendám požaduje. To znamená, pokud toto dokážeme zlepšit, dokážeme dostat spoustu těch agend do elektronického prostoru, tak si myslím, že nebudeme mít tak velké problémy na lékařské posudkové službě. Děkuji za pozornost. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Ptám se, jestli pan ministr nebo pan zpravodaj chcete závěrečné slovo? Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, kolegové. Ani na výboru, ani ve druhém čtení nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh, ve třetím čtení nebyly ani uplatněny žádné legislativně technické návrhy. Přednesu návrh usnesení vzhledem k tomu, že nejsou žádné pozměňovací návrhy.